Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Hlásím, že předseda volební komise je připraven, děkuji za slovo, dobré odpoledne. Je to standardní bod, Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, který vždy hlasujeme aklamací tady na plénu, a poté máme připraveny, včetně zázemí ve Státních aktech, dva body, které volební komise navrhuje k provedení volby tajné. V úvodním bodu Návrh na změny ve složení orgánů je to bod, kdy vždy na každou schůzi komise navrhuje lhůtu pro podání návrhu. Ta byla v tomto týdnu do včerejška, do úterý 16. května, do 12 hodin. Obdrželi jsme na komisi návrhy od poslaneckého klubu hnutí ANO, a to tři návrhy, na odvolání, rezignaci a nominaci poslanců do orgánů

Standardně dlouhodobě zde navrhuje volbu veřejnou pomocí hlasovacího zařízení.

Děkuji, už budou velmi krátké. Navrhnu nejdříve hlasování o odvolání, pak hlasování o rezignaci a pak hlasování o nominacích. Nyní, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu k tomuto bodu. Děkuji a já tímto otevírám rozpravu, do které se přihlásil pan předseda Benda.

Děkuji za pozornost. Ano, děkuji, takže máme zde návrh přerušit tento bod, a to do projednání bodu 98.

Zahajuji hlasování.